A nyní druhý návrh pana poslance Munzara, aby byl návrh přikázán výboru pro veřejnou správu.

Návrh byl zamítnut.

Návrh na prodloužení lhůty byl zamítnut. Tímto jsme projednali veškeré hlasování k tomuto zákonu v prvním čtení. Přistoupíme k dalšímu bodu.